Z pověření vlády předložený návrh uvede předseda vlády Petr Fiala. Než vám udělím slovo, prosím vás, kolegyně, kolegové, a to jak v pravé, tak v levé části sálu, kolegyně a kolegové, v pravé i levé části sálu, chceteli diskutovat, odejděte diskutovat do předsálí. Poprosím předsedy klubů, aby šli diskutovat do předsálí. Prosím, pane premiére, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve stručnosti se pokusím uvést návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně hospodářské soutěže, o působnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Návrh zákona je vypracován na základě legislativního plánu legislativních prací vlády na letošní rok. Hlavním důvodem jeho předložení je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady z 11. prosince roku 2018, o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla o zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

Hlavní principy, které obsahuje navrhovaná úprava, jsou zdůraznění nezávislosti vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, úprava a zakotvení předpokladů pro jmenování a odvolávání předsedy a místopředsedů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, úprava souboru nástrojů nezbytných k řádnému vymáhání pravidel Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže a úprava programu shovívavosti. To je třeba problematika narovnávání, možnost ochrany identity podatele, rozšíření programu shovívavosti na vertikální dohody a tak dál. Návrhem zákona je rozšířena a zpřísněna úprava vzájemné pomoci mezi soutěžními orgány států Evropské unie. Zcela nově je na principu vzájemného uznávání upraven výkon rozhodnutí soutěžních orgánů členských států unie, kterými se ukládají pokuty nebo penále na území České republiky. Nepředpokládá se, že by změny vyvolaly náklady na straně podnikatelů. Naopak, výsledkem bude zajištění férové hospodářské soutěže a lepší vymahatelnost ze strany příslušných orgánů, což by mělo mít pozitivní dopad i na podnikatelské prostředí v České republice. V souladu se zákonem o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv je nabytí účinnosti zákona navrhováno na 15. den po dni vyhlášení, protože zde existuje naléhavý obecný zájem spočívající v nutnosti zamezení či zmírnění škod, které vyplývají z nesplnění implementační lhůty směrnice.